Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, já jsem se přihlásila s návrhem ke změně programu. Tento můj návrh zde již ovšem zazněl z úst mých kolegů, proto bych si dovolila doplnit, pozměnit ten návrh, který je písemně předložen panu místopředsedovi Bartoškovi, takto. Navrhuji na jednání Poslanecké sněmovny zařadit nový bod, a to bod s názvem revize vládního programu v oblasti legislativy. Tento nový bod navrhuji na základě nové zprávy, která se objevuje dnes v médiích a týká se úterního prohlášení JeanaClauda Junckera, který říká dovolte, abych citovala , že podle jeho slov Brusel příliš zasahuje do života obyčejných lidí. Podle něj by bylo lepší, kdyby v některých oblastech, které nyní spadají do pravomocí EU, rozhodovaly opět jednotlivé členské země.

Myslím, že bychom v této věci měli být aktivní, jestliže zde je pomyslná podaná ruka.

Bylo by dobře, kdyby ČR hledala i v této věci nějaké spojence a přednesla požadavky, v kterých oblastech by bylo možné onu bruselskou legislativu zmírnit a ponechat větší pravomoci jednotlivým členským státům.

Já si myslím, že tento bod by byl důležitý, kdyby Sněmovna projednala. Získala by přehled o tom, co vláda chystá a stáhne z programu, protože si myslí, že to je nesmyslný tlak Bruselu, a projedná tyto věci právě s těmi zodpovědnými osobami v Bruselu a tento návrh kroků, které by bylo možno z naší strany udělat, bychom my jako představitelé občanů, tedy zákonodárci, se měli dozvědět. Možná že by tam mohl být i nějaký další aktivní krok. Proto bych chtěla navrhnout, aby tento bod měl trochu čas na přípravu ze strany vlády, a navrhuji tento nový bod zařadit alternativně buďto na úterý 3. května jako první bod, nebo alternativně po již zařazených bodech. Pokud ani to nebude akceptováno, potom navrhuji jeho zařazení na čtvrtek 5. května jako první bod po písemných interpelacích, alternativně po těch bodech, které již budou pevně zařazeny ve čtvrtek po písemných interpelacích.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendu.

Naopak navrhnu, aby byly některé body z pořadu této schůze vypuštěny. Myslím si, že pořad je zbytečně dlouhý a že bychom se mohli některých bodů zbavit.

Zase je to zákon, se kterým jsme strávili už v této Sněmovně mnoho hodin času, je zcela zbytečný. Všichni to víme, že dopadne buď tak, že bude zcela vykostěn a nezůstane v něm vůbec nic, pak je to velká porážka ministra pro lidská práva a legislativu, který sem předkládá věci, se kterými tato Sněmovna nesouhlasí, nebo ten zákon bude schválen v nějaké podobě, kdy tam něco zůstane, a pak je to velká porážka pro demokracii v této zemi, protože posuneme veřejného ochránce práv do podoby, ve které v žádném případě být neměl a ve které naopak vypadá, že se stává další mocí ve státě místo toho, aby zůstával tam, kde být měl, tj. jako informativní orgán Poslanecké sněmovny o tom, co se děje ve státní moci, a jako mediátor mezi občanem a státem. To je první věc, kterou navrhuji vypustit. Druhý bod, který navrhuji vypustit, je bod 155, což je třetí čtení vládního návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 508.

Dejme jasný signál, že nebude na této schůzi doprojednán, protože jsou jiné priority vlády, které si předřazuje, a že holt budeme pokračovat až na schůzi, která bude v květnu. Poslední body, které navrhuji vypustit, jsou body 36 a 196.

Je to jeden z těch evergreenů, které si vládní koalice nejprve předřadila, předběhla všechny ostatní poslanecké tisky, zařadila na jednání Sněmovny, ale dnes už je ten zákon naprosto zbytečný.

Takže mi připadá naprosto nesmyslné, abychom pokračovali v projednávání tohoto návrhu zákona. Myslím, že jeho druhé a třetí čtení má být vyřazeno a nezařazováno do dalších schůzí Poslanecké sněmovny. Jak vidíte, ani jsem svých pět minut nevyužil. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Jana Fischerová, připraví se pan poslanec Martin Novotný.